Co to bude znamenat pro běžného občana? Ještě delší čekání na vyřízení a výplaty důchodů či jakýchkoliv sociálních podpor. Nebo ještě horší dostupnost zdravotní péče popřípadě nižší bezpečnost, zhoršení péče o veřejný prostor. Nekompetentní vláda ani při přípravě tohoto balíčku nevedla seriózní sociální dialog s partnery a tváří se jako jediný znalec pravdy a správných postupů. Za rok a půl jejího vládnutí na konkrétních výsledcích vidíme, že je tomu přesně naopak. A ekonomická realita?

I my jsme si vědomi nutnosti konsolidace veřejných financí, ale té skutečné, která nezničí lidský a sociální kapitál, který je tím nejcennějším, co máme k dispozici. Ale tuto konsolidaci za nás nepředstavují nesmyslné a kontraproduktivní škrty, ale opatření, která nebudou ždímat peníze z pracujících lidí, studentů a seniorů. Tato opatření musí využít ekonomický potenciál státu tam, kde ještě nějaký je, například v energetice a nebo sáhnout pro finanční prostředky do sfér, kde skutečně jsou, a to především díky práci českých lidí, a kde prakticky nejsou zdaněny. Jde o sektory, které jsme za hubičku vyprodali do zahraničí a které produkují rekordní zisky.

Je to těžší, než se vozit po zaměstnancích a živnostnících a zvyšovat daňové sazby i daňové základy pouze jim.

Je to přece ta vámi slibovaná důchodová reforma. Prostě jste hodili živnostníky, zejména ty drobné s nižšími příjmy a zisky, přes palubu. A to se ještě některé vládní strany vydávají falešně za zastánce živnostníků. Co se má udělat a co vy neděláte, především bojovat proti inflaci, provádět důsledně cenové kontroly a vymáhat příslušné sankce, využívat efektivně zákon o cenách, stanovit v určitých citlivých segmentech maximální ceny či cenová moratoria, stanovit výši přiměřeného zisku, vyhlásit maximální podíl zahrnutí vstupů do ceny zboží, stanovit maximální nárůst ceny v určitém časovém období a tak dále. Příslušné nástroje máte k dispozici.

Děkuji za pozornost.

Za naší vlády roste také i podpora, která jde ze strany nejenom dotačního titulu, ale i dalších vícezdrojových forem financování. Není to pravda.

Takže, prosím pěkně, neříkejte věci, které nejsou pravda.

Vážená paní předsedající, milé dámy a pánové, když pan ministr Stanjura slavnostně představoval úsporný balíček na Úřadu vlády dne 11. května, řekl cituji: Reformujeme DPH, budeme mít dvě sazby 12 a 21 procent. Ať počítám, jak počítám, vychází mi tři sazby. Druhá sazba je 12 a třetí je 21 procent. Jedna a jedna a jedna jsou tři. Vypadá to, že ekonomičtí odborníci Fialovy vlády neumí počítat ani do tří.